Zato tady vláda a ještě ne dokonce resortní ministr, ten mám pocit, že k té problematice ani nevystoupil, myslím ministra Mládka tak namísto toho se tady tímto způsobem objeví tento zákon, kde hrábneme do tržních vztahů bez domyšlení důsledků. Já chápu, že leckterý dodavatel mohl narazit a chce větší práva, aby mohl obchodníka vydírat. Ale jestli se budete chtít a je to typicky socialistický přístup vrhat i do dalších věcí, protože to není problematika potravin rozvažovat tržní vztahy, což je blízké levicovým stranám zasahovat, regulovat, vyhrožovat, tak ono to může být u dalších komodit. Tak proto prosím, skutečně abyste zvážili, zda tuto novelu vůbec přijmout.

Tak vás chci poprosit, abyste to znovu zvážili. Doufám, že jsem nezabral tolik času. Snažil jsem se tentokrát věcně. Nebudu sem míchat žádné emoce. A pokud si tuto novelu prohlasujete, tak prosím aspoň neoblbujte veřejnost, myslím hnutí ANO, že jste nějaká středová nebo pravicová strana. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Dámy a pánové, dovolte, abych předložil procedurální návrh. A pokládal bych za fér, pokud to pan předsedající a jednací řád umožní, abychom o něm hlasovali až po vystoupení pana místopředsedy Bělobrádka, proto jsem mu dával přednost. Je to procedurální návrh, který by modifikoval usnesení, které jsme zde učinili, když jsme rozhodli, že v 19 hodin začneme projednávat novelu pana poslance Volného.

Jedna, která vám umožní projednat ještě pět vládních návrhů, které blokovat nechceme, druhá, která vám je neumožní projednat, budete přemýšlet, kdy je projednáte. A ten poslanecký návrh, o kterém odmítáme, aby měl přednost třeba před poslaneckým návrhem paní poslankyně Semelové, neprojednáte tak jako tak. Prosím, aby se o tomto procedurálním návrhu hlasovalo po vystoupení pana předsedy Bělobrádka. Je to poměrně nestandardní postup. Protože o procedurálním návrhu se dává hlasovat bezprostředně, mohla by se zde rozproudit debata. Tudíž budu respektovat jednací řád a nechám hlasovat o vašem návrhu a potom udělím přednostní právo. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli hlasovat. Zopakuji, pane předsedo, váš procedurální návrh. Kdybych ho nezopakoval přesně, tak mě upřesněte.

Řekl jsem dobře váš procedurální návrh? Dobře.

Kdo je proti tomuto návrhu?

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kalousek. Já to plně respektuji.

Eviduji dvě faktické poznámky. Takže se táži, pane předsedo, zda chcete vystoupit také s faktickou poznámkou. Takže budete v pořadí třetí, abych zachoval pořadí přihlášek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. Potom eviduji faktickou poznámku pana předsedy Kalouska... Trvá vaše faktická poznámka, pane předsedo Kalousku?

Děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, tak přečtu omluvenky. Od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radim Fiala a Tomio Okamura. Dále dnes od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová.

Z důvodu naléhavé pracovní záležitosti se dnes omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne paní ministryně Kateřina Valachová.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek, po něm s přednostním právem pan zpravodaj Velebný. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já jsem v potravinářství pracoval osm let a musím říct, že praktiky, se kterými jsme se setkávali ve výrobním podniku, který se orientoval na produkci masa a masných výrobků, byly někdy velmi smutné. A myslím si, že je to věc, která není nijak v tomto sektoru nová.